Já vím, že za třicet let to žádná vláda nepřipravila.

Takže to je obráceně.

Děkuji. Děkuju, pane místopředsedo.

Takže to za prvé.

Je to smutný konstatování toho stavu, který tady je.

Také děkuji. Děkuji moc. Já mám tady programové prohlášení vlády, Babišovy vlády. Takže tady máme například: Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodů na 10 % průměrné mzdy, tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody. To jsme splnili. Potom tady máme: Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. To jsme splnili, zachovali. To měníte v tuto chvíli vy, vaše vláda. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodů o 1 000 korun lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. To Babišova vláda splnila. Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří. To vy v tuto chvíli nabouráváte tím, jak rozdělujete společnost v rámci toho sociálního smíru v rámci solidarity. A určitě si pamatuje pan místopředseda Skopeček ty skvělé reformy, o které se pokusila ODS, které samozřejmě vedly ke zmatkům. Určitě si vzpomínáte na ten druhý pilíř, pane místopředsedo. My totiž, jak vidíme, tak z minulého volebního období naše programové prohlášení vlády plníme. My ho neměníme za pochodu tak, jak se nám to zrovna hodí. Děkuji. Pan poslanec Skopeček, připraví se pan ministr Ivan Bartoš. Děkuji za slovo. Volební období je skutečně jenom čtyřleté, takže pokud jsem řekl, že trvá pět let, tak jsem se přeřekl.

Myslím si, že i osm let je dostatečně dlouhá doba, aby se dalo poznat, jestli komise paní Nerudové je schopna nebo není schopna připravit relevantní návrh.

Ale pane kolego, to je právě ono. Vy jste dokázali jenom prohlubovat schodky, aniž byste dokázali říct, jak ten penzijní systém může přežít další generace. Děkuji. Nyní pan ministr Ivan Bartoš, faktická poznámka, připraví se pan poslanec Strýček. Já bych chtěl reagovat souhrnně a pak možná i na pana poslance Langa, vaším prostřednictvím.

Já si nedokážu představit, že když se ta otázka opakuje per poslanec, a u některých vystoupení dokonce se stejná otázka opakuje třikrát, že on tady vždycky bude, přihlásí se s faktickou, počká těch deset dalších faktických a řekne vám, je to tak a tak. Pětkrát v této věci vystoupil, byl přítomen.

Jako my nejsme ve škole. Jak se to chováte? Já když se podívám na poslanecké řady, je to stejné.

Já ty lidi tady také neshazuju, i když si myslím, že některé poznámky jsou dětinské. Pan Šalomoun plní úkoly, kterými je pověřen, není poslancem, není členem Pirátské strany, i když to není relevantní, ale je to ministr, který je odborník ve svém oboru, a není jeho povinností což bych u některých poslanců ocenil, kdyby tady seděli aspoň u svých bodů a podobně, které chtějí rozporovat.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu velmi krátký. Já jsem chtěl jenom zareagovat na to vaše vystoupení.

No, tak realita tomu zatím úplně nenasvědčuje.